Za neméně důležité považuji navýšení výdajů na záchranu a obnovu kulturních památek veřejné služby a muzeí. Týká se to konkrétně dvou programů, a to programu pro ochrany a péče o kulturní statky a programu na záchranu a obnovu kulturních památek. V prvním případě navrhujeme s kolegy poslanci Brožem a Babkou navýšení o 23 milionů korun, ve druhém případě o 164 milionů korun. I zde jsou důvody nasnadě.

Cílem by mělo být co největší množství opravovaných objektů, které mohou být uchovány pro budoucí generace, a to nejen památek ve státním vlastnictví, ale také památek v majetku obcí či soukromých osob. To ovšem při stávajícím rozpočtu není možné ani v měřítku, které zahrnuje projekty v různé fázi rozpracovanosti.

Důvodem jsou opět zvýšené ceny energií, pohonných hmot a služeb nezbytných pro činnost fondu. Nadto je nutné upravit nyní velmi poddimenzované platy zaměstnanců a odborných externistů. Je to nezbytné pro udržení odborné úrovně této instituce. A konečně poslední společný pozměňovací návrh se týká podpory rozvoje a obnovy materiálnětechnické základny regionálních kulturních zařízení. Cílem je podpora budování významných kulturních stánků, ale také obnova těch stávajících, a to ve všech regionech České republiky. Věřím, že jsem vás příliš dlouho nezdržela, protože kultura si zaslouží určitě víc než těchto pár minut, které teď proběhly. Chci na vás znovu apelovat, abychom při hlasování o pozměňovacích návrzích zapomněli na stranické knížky a řídili se vlastním rozumem.

Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobré odpoledne.

Vedle toho jsme uskutečnili i další klíčové strukturální kroky.

Naprosto nesouhlasím s interpretací, která se někdy objevuje, že ty více než 2 miliardy na Národní plán obnovy jsou vlastně takové jako mandatorní výdaje, že stejně by to jinak být nemohlo. Paní poslankyně, kdybychom po nástupu na ministerstvo nezavedli krizové projektové řízení Národního plánu obnovy, tak by z něj kultura nevyčerpala nic. Nic!

A pak si dovolím říct ještě jednu věc.

A my dnes navyšujeme výdaje do oblasti kultury v době, která je celkově ekonomicky naprosto obrácená a nepříznivá ve srovnání s tím, co zažila česká ekonomika za vlády Andreje Babiše. Děkuji, pane ministře.

A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pokorná Jermanová.